Ještě musím otevřít rozpravu v tomto případě. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím.

Hlasujeme o návrhu na tajnou volbu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Volba bude tajná a já přerušuji tento bod.